Tady se ale vkládá výjimka, že všude v republice to budou dělat pojišťovny, jenom na dálnicích to bude dělat někdo jiný, bude to dělat policie.

Chápete tu absurditu toho návrhu? Celá republika má nějaký systém, který tady dlouhodobě běží, a teď se zavede něco nového. Ten řidič, ten, který je poškozený, který má tu nehodu, bude bit za to, že my se tady nedokážeme shodnout na pořádném návrhu, který by urychlil a tady chápu předkladatele vyklízení nepojízdného vozidla z dálnice. Takže zkusme se nad tím zamyslet. A za prvé, opravdu na vás apeluji, zkusme nepřidávat pozměňovací návrhy k návrhům kolegů, kteří připravují návrh zákona, nezneužívejme to, pokud to není v souladu s jeho přáním.

Děkuji vám za pozornost.

Ale také, paní poslankyně, než vám udělím slovo, zase žádám sněmovnu o klid! Máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem se chtěla také vyjádřit k pozměňovacímu návrhu pana poslance Kotta. Většinu těch výhrad sdělil pan kolega přede mnou, tak já jenom stručně shrnu, že tento pozměňovací návrh v podstatě policii nepřidává žádné nové pravomoci při řešení nehody, což by se dalo předpokládat, že by to mohlo být cílem, a současně je naopak omezuje.

A bohužel pak je třeba si položit otázku, kdo tedy má zájem, aby tento pozměňovací návrh prošel.

Děkuji paní poslankyni Kovářové. A ještě než mu udělím slovo, znovu žádám sněmovnu o klid.

Máte slovo. Děkuji za slovo.

Já jsem tam nedával nic, co by tam bylo navíc.

Takže nějaké věci o tom, že někoho upřednostňujeme, když to udělá asociace do 30 minut, tak to tam pořád zůstává, ale ta asociace to v mnoha případech nebyla schopna vyřešit ani do několika hodin. To byl poslední přihlášený v rozpravě. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Teď tedy bychom se zabývali návrhy. Návrh na zamítnutí nepadl. Je to tak, pane zpravodaji?

Takže teď máme před sebou zásadní rozhodnutí, jestli tento návrh vrátíme také do druhého čtení jako ten návrh předchozí.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl vrácen do druhého čtení.